Já bych vás, vaši pozornost chtěl jako bývalý policista, který také byl kdysi nařčen z toho, že účelově a záměrně sděluje obvinění někomu v době, kdy se mu to nehodilo, ten člověk slavil zrovna své životní kulaté jubileum padesátých narozenin a k tomu dostal usnesení o zahájení trestního stíhání. Já bych vám chtěl přečíst § 160 trestního řádu, zahájení trestního stíhání, kde je uvedeno: Nasvědčujeli prověřování podle § 158 zjištěné a odůvodněné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, a jeli dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala určitá osoba, rozhodne policejní orgán a teď to důležité slovo neprodleně o zahájení trestního stíhání této osoby jako obviněného, pokud není důvod k postupu podle § 159a nebo 159b trestního řádu.

Tím, že se jedná osoby podle § 10 trestního řádu, musel požádat Poslaneckou sněmovnu o tento postup. Chtěl bych říci, že pokud by policejní orgán takto nepostupoval, mohl by se dopustit on sám trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby, protože horko těžko by dával, proč zvolil jiný postup a proč tak nekonal. Ale můžete na to mít jiný názor. Já říkám, že pokud máme mít policii nezávislou, nemá koukat na to, jaké období, kdo je osobou, proti níž trestní řízení vede, a má konat, tak jak říkají zákony.

Pan kolega místopředseda, v současné době řídící Radek Vondráček řekl, že z jeho pohledu advokáta si myslí, že to prověřování mělo trvat, a říkal nějaké týdny a měsíce a vlastně viděl v tom určité průtahy. Pokud by byl v pozici státního zástupce, ať vzorového, nebo dohledového, tak by určitě to bral, ale on takové postavení nemá. A státní zástupce, který nad prověřováním vykonával dozor, což je ten městský státní zástupce, a i ten státní zástupce, možná paní státní zástupkyně Bradáčová, která vykonávala dohled nad dozorem, nikde údajně já jsem ty materiály neviděl, ale vycházím z veřejných sdělovacích prostředků nezjistili v tom, že by policejní orgán dělal průtahy, a respektive pokud zjistili, že to je na hraně, řekli, že to je problém toho řízení, popřípadě strany, která se prověřuje. Ale já jsem si tady udělal u jeho druhého vystoupení takovou svoji poznámku, nebudu to dále více komentovat, napsal jsem si tady svoji poznámku slušné šipky, jako že skáče slušné šipky svému vedení. Nechám to dál být, protože by to bylo asi k ničemu.

Já chápu, že citoval rozhodnutí Nejvyššího soudu. Ale proč vyšší míra pravděpodobnosti, že došlo ke spáchání trestného činu, má být u osob, které se vydávají k trestnímu stíhání, to znamená u poslanců? Proč nemá být taková víra vyšší pravděpodobnosti, že došlo ke spáchání trestného činu, u všech stejná? Přece osoby, které vydáváme k trestnímu stíhání s naším souhlasem, nejsou, a bylo to zde několikrát řečeno, nejsou něco víc, než jsou běžní občané. Takže já si myslím, že by ta míra vyšší pravděpodobnosti při zahajování trestního stíhání a sdělení obvinění měla být u každého stejná a neměli bychom zde dělit lidi na kategorie běžný občan, poslanec, senátor nebo někdo jiný, kdo má poslaneckou imunitu. Pan ministr Pelikán řekl při tom jednom krátkém vstupu, že a dovolím si citovat, protože jsem si to stenograficky hned zapsal: nemám vliv na průběh trestního řízení a jsem na to hrdý. Já jsem rád, že nemá vliv na průběh trestního řízení, že na to je hrdý, ale určitě vím, že pan ministr spravedlnosti má vliv na stav justice, protože je více než dva a půl roku ministrem spravedlnosti, a nevím, jestli může být hrdý, co se všechno na ministerstvu spravedlnosti podařilo. A bylo to zde zmíněno také: nový trestní řád práce komise pozastavena, respektive nefunguje. Prosadíme zákon o státním zastupitelství nula. A možná že bych mohl pokračovat dál, znalci, tlumočníci a další, ale nechci zde být pouze pro tu kritiku. Líbilo se mi, že pan ministr říká, že zároveň má přece právo jako občan a že s tím, jak se seznámil s těmi materiály, nenašel důvod pro sdělení obvinění. No ono to není důležité, jestli ho našel pan ministr, důležité je, jestli ho našel policejní orgán a státní zástupce, který to dozoruje, a následně státní zástupce, který nad věcí vykonává dohled, protože to jsou orgány činné v trestním řízení.

To, co jde za mnoha pány politiky za posledních dvacet let a kvůli čemu, aspoň to tak prezentuje, vzniklo hnutí ANO a proč se možná těší u veřejnosti takové oblibě, protože o těchto kauzách, o kterých nikdo nemluví, respektive mluví, ale nikdo nekoná, ta veřejnost ví a je tam ten problém. Já chápu hnutí ANO, že o těchto kauzách mluví a ptá se, kdy bude pan premiér vypovídat u soudu v pozici obviněného, nikoli jako svědka, právě za OKD. Ale vážené kolegyně a vážení kolegové z hnutí ANO, pokud byste něco takového chtěli, tak proč nepodpoříte náš návrh z dílny KSČM, kdy my požadujeme nepromlčitelnost některých trestných činů z období velké privatizace? Vždyť každým rokem nám některé kauzy odcházejí do promlčení a my už se k nim nikdy nebudeme moci vrátit.

Protože skutečný boj by se projevil i tím zvednutím ruky, a říci ano, pojďme bojovat, pojďme některé kauzy, pokud to ještě trochu možné je, třeba znovu otevřít a rozkrýt. Bohužel taková situace nenastává. Já myslím, že poměrně emotivně se k tomu vyjádřil pan poslanec Chalupa, který, mám zde napsáno, a promiňte mi ten výraz, popsal bordel, který tu je.

Otázka je, jestli s tím budeme něco dělat. Pan poslanec Chalupa vznesl také otázku, kdo ponese odpovědnost.